V podstatě poslední věcí, kterou zbývá dořešit, je zapracování základních bezpečnostních požadavků státu do poptávkové dokumentace na výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, konkrétně se jedná o otázku, které uchazeče pro účast v tendru oslovíme.

Rád bych zdůraznil, že si všichni uvědomujeme, že ohledně rozvoje jádra v České republice musí být široký politický konsenzus, je to základní předpoklad pro úspěch projektu Dukovany II i další nové jaderné zdroje. Mohu za sebe pouze zopakovat, že vláda chce férovou soutěž s cílem zajistit co možná nejnižší ceny pro české domácnosti a podniky, nicméně bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, to je při přípravě projektu, výstavbě i v provozu, zohledněn.

Děkuji. Prosím.

Takže se ptám, jak to bude s tou cenou, jestli podpoříte pozměňovací návrh, který zabrání tomu, aby mohl stát uzavřít výkupní cenu, která bude extrémně nevýhodná pro daňového poplatníka. To bych očekával, že bude konkrétní odpověď.

Takže já si kladu velké otázky o tom, jak je ten tendr připravený a zdali je vůbec připravený. Děkuji.

Je jasné, že náš zájem je co nejvýhodnější financování, a z toho plyne co nejvýhodnější cena pro naše občany, pro podniky, podnikatele, živnostníky.

Nechápu, proč se o tom uvažovalo bez této zásadní věci. Schůzka stran.

Není problém, můžeme určit termín.

A nechceme zdržovat, ale je potřeba skutečně dotáhnout jednání s ČEZ. Chceme co nejnižší cenu pro naše občany, pro firmy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan ministr odpověděl, že zatím to není možné, jelikož žijeme v právním státě.

To vlastně začalo včera. Myslím si, že už je tam rezervace více než 200 tisíc lidí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.